Je to zajímavé téma. Omlouvám tímto také paní ministryni. Mám tu čest tu věc dneska převzít za ni.

Účelem této úmluvy je zohlednit nové okolnosti v boji proti dopingu, posílit činnost národních antidopingových organizací a vytvořit celosvětově smluvní rámec pro společný boj vládních i nevládních organizací proti dopingu. Nedílnými součástmi úmluvy jsou Příloha I, to je seznam zakázaných látek a metod, a Příloha II, to znamená mezinárodní standard pro terapeutické výjimky. V souvislosti s vývojem dopingových látek a metod v oblasti sportu jsou tyto přílohy úmluvy aktualizovány každoročně. Změna Přílohy

Úmluva patří do kategorie smluv, jejichž přijetí nebo přijetí jejich změn je podmíněno souhlasem Parlamentu České republiky a ratifikací prezidentem republiky. Předložený materiál nemá žádné dopady na státní rozpočet, veřejné rozpočty a netýká se rovnosti postavení mužů a žen. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Kostřicu, aby odůvodnil usnesení svého výboru.

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu; II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji. Prosím ještě zpravodaje výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, kterým je pan poslanec Holeček.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění náměstkyně ministryně školství Simony Kratochvílové, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Holečka a po rozpravě I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas s ratifikací změn Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Také děkuji. Otevírám rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Není třeba. V tom případě budeme hlasovat. Usnesení výborů jsou stejná v té klíčové věci, takže budeme hlasovat o navrženém usnesení.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.